Děkuji, pane předsedající.

Prostě nikomu se z žádné průměrné penze penze nevypočítává.

Tak to prostě není. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ale začnu tím: minimální důchod, to není tak, že my jsme odmítli minimální důchod. Já jsem to řekla i ve svém úvodním slově. Já jsem řekla, že s tou myšlenkou souhlasím. Dokonce to projednáváme v Komisi pro spravedlivé důchody. Ale problém je v tom, jak je ten návrh zpracován. To je ten problém. Takže o tom jsme se tady bavili a proto ten pozměňovací návrh odmítám. Co se týká neziskovek, tak vás mohu ujistit, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí žádné neziskové organizace nedostávají dotace na jiné než sociální činnosti. To je další nepravda, která se tady šíří. Můžeme si ta čísla a částky projít, pokud jsou pravdivé, a můžeme se podívat, za co ti lidé, ty neziskové organizace, dostali dotace.

Protože máme 2,5 milionu starobních důchodců.

Jediná, která mě napadá, je rodičovský příspěvek. Takže chápu to správně a tam se dá ještě o její neadresnosti diskutovat. Chápu to správně? Protože dnes odpoledne budeme o jeho navýšení hlasovat. A nikdo se vám, pane předsedo, neposmívá. Ale tvrzení, že mnozí důchodci dostávají méně než 13 000 korun, je prostě velmi nepřesné.

A proto tady navrhujeme to zásadní navýšení důchodů. My chceme, aby lidé, kteří mají odpracováno, kteří pracovali 35 let, odváděli celý život sociální pojištění, žili důstojný život. Ve stáří, v posledních letech svého života. Tak prosím, netvrďte tady tyto nepravdy, polopravdy a podobné.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.

Tomu bych se ani nedivil.

Protože já jsem poslanec zvolený za Pardubický kraj.

Takže pane Okamuro, prosím prostřednictvím pana místopředsedy, nechte si tyhle řeči.

Děkuji.

A už vůbec nehovořím o tom, co to znamená a co to je pro naše vojáky, kteří nasazují každý den život. To je plivnutí do tváře našim vojákům, kteří nasazují svoje životy, abychom my tady byli bezpeční.

Vážené dámy a pánové, já teď nevím, odkud mám v podstatě začít, protože tady padla řada nějakých argumentů. Tak snad začnu od pana ministra vnitra Hamáčka, od předsedy ČSSD, protože to skutečně je velmi zoufalý argument. Protože stačí se podívat za humny do Rakouska, které není členem NATO, a myslím, že svoji bezpečnost se taky snaží zajišťovat dobře. A myslím, že se všichni shodneme, že je to pěkná země, která má určité problémy ohledně migrace, a samozřejmě řeší je, snaží se je řešit, ale stále je to myslím země, kde se také můžeme řadě věcí poučit. Takže to je asi tak jediný argument, který tady můžu říct.